Já bych tedy chtěl požádat, abychom respektovali naši legislativu, a naše legislativa nám připomíná, že ani postup opozice nemůže a nesmí být destruktivní, nemá směřovat k tomu, aby parlament byl zahlcen a nerozhodoval ve věcech, ve kterých má pravomoc podle ústavy rozhodovat. Děkuji.

Konstatuji, že je 16 hodin, a na základě rozhodnutí Sněmovny budeme tedy hlasovat. Nejprve ovšem ukončím rozpravu.

Tento návrh je ovšem nehlasovatelný.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh tedy byl přijat. Budeme tedy jako o prvním návrhu hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka.

Kdo je proti?

Kdo je proti?